Schůzi svolal předseda Poslanecké sněmovny podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 58 poslanců.

Nyní přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslankyni Kateřinu Valachovou a poslance Stanislava Berkovce. Má někdo jiný návrh?

Kdo je proti? Hlasování číslo 1, přihlášeno 88 poslanců, pro 87, proti žádný. Konstatuji, že jsme ověřovateli 53. schůze Poslanecké sněmovny určili poslankyni Kateřinu Valachovou a poslance Stanislava Berkovce.

Takže pan poslanec Bláha tady je prý.

Takže rušíte omluvu, chápu to dobře.

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 53. schůze Poslanecké sněmovny, jehož návrh je uveden na pozvánce. Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad.